Já jsem i, když jsme na vládě vystupovali, tak si myslím, že to původní znění bylo výrazně lepší, kde bylo to širší zastoupení veřejnosti, zejména vlastně neomezenou na tu věc, která se týká specifických částí, které tvoří asi 5 % veškerých případů, to je to, kde je vyžadována EIA. Já bych ale i v této interpelaci se spíše odkázal, že jednak finální znění bude součástí projednání zákona o jednotném environmentálním stanovisku na výboru, a zde bych asi potom řekl, že by toto měl zodpovědět spíše ještě ministr životního prostředí, byť jako člen vlády se tím zabývám a dochází tam i také k určitému posunu, protože si myslím, že veřejnost, která se v jiných fázích toho procesu pak třeba může účastnit, má do toho co mluvit, zejména pokud se tak děje v oblasti, kdy třeba ta odborná veřejnost je reprezentována nějakým spolkem občanů v místě bydlícím a podobně. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak. Táži se nyní pana poslance Kolovratníka, zda navrhuje usnesení Poslanecké sněmovny k této odpovědi? Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, budu stručný.

Z pohledu uživatele skutečně to musí být jedno místo, jeden moment, kde si dám nějakou žádost a někdo mi odpoví.

Jestliže v zákoně budete mít stanoveny lhůty, o. k., je to dobře, správně.

To je ad jedna, nebude to tedy jeden úřad. Vy jste to trochu odehrál na Ministerstvo životního prostředí, ale myslím si, že tohle není, co občané chtějí slyšet. Takže já navrhuji a opírám se o tyto argumenty, které jsem řekl, aby Sněmovna podle § 112 jednacího řádu odst. 5 přijala stanovisko, že nesouhlasí s odpovědí na tuto písemnou interpelaci. Děkuji, pane poslanče. Navrhujete tedy, abychom přijali usnesení, které praví, že Sněmovna nesouhlasí s odpovědí pana ministra na vaši interpelaci.

Zaznamenala jsem žádost o odhlášení. Odhlásím vás všechny a požádám vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Počkáme, až se ustálí počet přihlášených.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh? Kdo je proti? Hlasování číslo 70, přihlášeno 99 poslanců a poslankyň, pro 46, proti 51. Končím projednávání této interpelace. Nyní přistoupíme k projednávání další interpelace.

Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 356. Je tomu tak. Pan poslanec Farhan se přihlásil do rozpravy a má slovo, prosím.

V odpovědi na interpelaci mi, pane ministře, píšete, že čekací lhůty vyšetření na magnetické rezonanci a CT přístrojích nejsou sledovány ani zdravotními pojišťovnami, ani administrativními systémy ÚZIS.

Opravdu vás to, pane ministře, nezajímá? Překvapuje mě, že můžete řídit Ministerstvo zdravotnictví bez základní znalosti, jak dlouho se v České republice čeká na vyšetření a plánované zdravotní výkony. Píšete mi, že čekací doby se vzhledem k různorodosti péče nedají reálně měřit.

Nebylo by jednodušší pro vás mi napsat: Prostě se nám to nechce měřit, nebudeme to dělat, nevíme, jak na to. Dále v odpovědi na interpelaci píšete, že čekací doby se nedají validně měřit. Ale již o tři věty níže, na což už jsem si zvykl, že vlastně i v jednom textu si odporujete, že o tři věty níže ve stejném dokumentu píšete, že je rozdíl, zda se jedná o pacienta s akutním zhoršením zdravotního stavu s potřebou minimální čekací doby, a stabilizovaného pacienta, kde stabilizovaný pacient má standardní čekací dobu. Takže vy čekací doby neumíte měřit, ale víte, že existuje standardní čekací doba pro pacienty. Proto bych si dovolil doplnit svoji interpelaci otázkou, jaká je standardní čekací doba u jednotlivých vyšetření. Když říkáte, nahoře jste říkal, že je třeba na určité typy vyšetření standardní čekací doba, dostanou se tito pacienti ve standardní čekací době? A jaké jsou v tom rozdíly mezi jednotlivými kraji, jestli to sledujete nebo hodláte to sledovat? Pak se dále zeptám, když nevíte, jak dlouho se čeká na vyšetření, nemůžete z mého pohledu vědět ani, jak tato vyšetření jsou v České republice dostupná.